Bohužel, takto funguje celá vláda. Rostou nájmy? Přidáme trošku příspěvku na bydlení.

Nová vláda ale dusí lidi, kteří nám drží kulturu nad vodou. Zkusme se vžít do jejich situace, až budeme rozhodovat o tom, kolik jim přidáme. Já děkuji za pozornost a prosím tento bod zařadit za ten můj minulý.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Dámy a pánové, je to už sedmý pokus.

Umožníme lidem mít ve městě skutečný domov. Obytné domy se stálými obyvateli tvoří bezpečné čtvrti a zdravé, trvale udržitelné město krátkých vzdáleností.